Já děkuji a prosím dalšího vylosovaného v pořadí a tím je pan poslanec Korte, který bude interpelovat pana ministra kultury. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, koncem minulého roku pronikla na veřejnost informace, že vzhledem k pokračující revitalizaci Klementina bude Národní knihovna České republiky během roku 2016 zcela uzavřena, a to nejméně do roku 2019.

Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, musím hned na úvod svého vystoupení říci, že tyto informace jsou pouhými mediálními šumy, a mohu ujistit veřejnost, že žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven.

Původně plánovaná postupná realizace stavebních prací není díky zpožděním, která stavba v předchozích fázích nabrala, možná.

Souběžně musí proběhnout vzhledem k havarijnímu stavu rekonstrukce starého depozitáře knihovny v Hostivaři, kde je umístěna většina sbírek knihovny.

V současnosti probíhá schvalovací řízení orgány památkové péče. Následně bude zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Po příslušném schválení této dokumentace budou známy jednotlivé fáze rekonstrukce a podle toho se bude odvíjet uzavření konkrétních částí Klementina postupně v letech 2017 a 2018. Jak už jsem v úvodu řekl, žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven. Národní knihovna bude kontinuálně doplňovat své fondy, zpracovávat je, digitalizovat, naplňovat jednotlivé báze a digitální knihovny. Pokud budou stavební práce v Klementinu zhotoveny podle současných předpokladů ke konci roku 2018, oživení provozu v Klementinu pro veřejnost v plném rozsahu po revitalizaci je předpokládáno do půl roku po dokončení stavby, to znamená v červnu, v červenci 2019. Co se týče samotného provozu knihovny během poslední etapy revitalizace, tak vedení Národní knihovny ve spolupráci s Ministerstvem vytipovalo vhodné jak z hlediska operativního vyhledávání fondů, tak z hlediska nosnosti náhradní prostory na přechodnou dobu, v nichž by bylo možné dočasně uložit fondy tak, aby z nich mohly být poskytovány standardní služby s vazbou na studijní místa. Jedná se de facto o vytvoření dočasné náhradní knihovny. Národní knihovna plánuje v brzké době tiskovou konferenci, na které představí nové architektonické studie a možné varianty provozu knihovny během renovačních prací. Děkuji za pozornost. Já děkuji a vidím pana poslance, že je na cestě k řečnickému pultíku, bude tedy pokládat doplňující otázku. Prosím. Vážený pane ministře, já děkuji za tuto odpověď.

Ale prosil bych vás, až vám budou známy konkrétní termíny, konkrétní opatření, jak ten provoz pro veřejnost bude probíhat, prosím, abyste mě o tom písemně informoval. Děkuji. Pan ministr, poprosím, jestli bude reagovat. Ano, děkuji. Každopádně velmi rád, protože je to důležitá otázka právě pro naši akademickou obec. Situace ohledně dočasného provozu je řešena, právě co se týká akademické obce, rovněž ve spolupráci s jejími zástupci jako uživateli veřejných služeb knihovny.

Byla ustavena zvláštní pracovní skupina k řešení optimálního zpřístupnění fondů a poskytování služeb během rekonstrukce. Pracovní skupina se skládá ze zástupců Ministerstva kultury, Národní knihovny, Univerzity Karlovy, Akademie věd a dalších odborníků. Ministerstvo je připraveno poskytnout finanční prostředky na úhradu náhradních prostor a stěhování. Vedení Národní knihovny intenzivně jedná s externími subjekty o pronájmu možných prostor, ve kterých by knihovna v letech 2017 a 2018 mohla poskytovat rozsáhlejší služby z univerzálního fondu včetně zahraniční produkce. Jako příklad mohu uvést Magistrát hlavního města Prahy, kde přichází v úvahu část Kongresového centra, nebo městské části Praha 1 a 7, kde přicházejí v úvahu čtyři možné objekty. Závěr jednání bych v tuto chvíli samozřejmě nerad předjímal, ale znovu opakuji, že žádný z interních provozů knihovny nebude po dobu rekonstrukce zastaven. Velmi dobře si uvědomuji význam právě pro akademickou obec a děkuji za podporu a zájem. Děkuji panu ministrovi. Dalším vylosovaným je pan poslanec Hovorka.

A já prosím pana poslance, aby přednesl, pokud tak chce učinit, svou interpelaci na omluveného pana ministra zdravotnictví. Děkuji za slovo.

Ze zákona není zřejmé, jaká bude konečná podoba databází a jak budou jednotlivá data ochráněna. Nově bude umožněno předávání údajů i pro jiné účely, než pro jaké jsou vytvořeny dosavadní zdravotní registry. To ale v tomto zákoně není.